Omlouvám se.

Pan poslanec Přemysl Mališ: Pro návrh. Pan poslanec Tomáš Martínek: Proti návrhu. Pan poslanec Jaroslav Martinů: Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Mašek: Pro návrh. Paní poslankyně Květa Matušovská: Proti návrhu.

Pan poslanec Jiří Mihola: Proti návrhu. Proti návrhu.

Paní poslankyně Miroslava Němcová: Proti návrhu.

Pan poslanec Tomio Okamura: Proti návrhu.

Pan poslanec Zdeněk Ondráček: Proti návrhu.

Pan poslanec Petr Pávek: Proti návrhu.

Pan poslanec Milan Pour: Pro návrh.

Paní poslankyně Věra Procházková: Pro návrh.

Pan poslanec Miloslav Rozner: Proti návrhu.

Paní poslankyně Miloslava Rutová: Pro návrh. Pan poslanec Pavel Růžička: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Skopeček: Proti návrhu. Pan poslanec Bohuslav Sobotka: Proti návrhu.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura: Proti návrhu. Pan poslanec Martin Stropnický: Pro návrh. Pan poslanec Bohuslav Svoboda: Proti návrhu. Paní poslankyně Karla Šlechtová: Pro návrh.

Pan poslanec Dan Ťok: Pro návrh.